Zároveň tedy pan ministr zahraničních věcí píše, že Česká republika má zájem být i nadále součástí mezinárodních snah o bezpečnostní, politickou a také morální podporu Afghánistánu.

A pak ještě vystoupí pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Teprve potom přistoupíme k otevření rozpravy. Nyní tedy přejdeme k napevno zařazeným volebním bodům.